Tady bych ohledně valorizace skutečně doporučoval daleko odpovědnější debatu. Každá taková změna může vypadat na první pohled zajímavě, ale ten valorizační vzorec musí být udržitelný, a to nejen v době, kdy se takzvaně ekonomice daří, a musí být z mého pohledu provázán na celkovou výkonnost ekonomiky. Možná těch 50 % je málo, možná by bylo lépe, kdyby byly dvě třetiny. Docela bych rád znal stanovisko ministra financí.

My skutečně nebudeme hlasovat pro tento zákon jako celek, který v zásadě nic podstatného v důchodech neřeší a podle mého názoru naopak mnohé problémy do budoucna jen způsobuje. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Přečtu zrušení omluvy.

Děkuji pěkně za slovo. Budu mít jenom pár dotazů prostřednictvím předsedajícího. Já tady zmíním pár čísel, protože několik čísel už tady během dneška zaznělo.

Bez nějakých dramatických zásahů vlády je ten trend neúprosný. A je zřejmé, že podobnými dílčími pozměňovacími návrhy tomu trendu nepomůžeme, ale naopak ho prohloubíme. Protože je zřejmé, že demografický trend je neúprosný a ta čísla se dále budou zhoršovat a výdaje na penze budou ubírat více a více prostředků ze státního rozpočtu. Může se stát, že jednání o rozpočtu bude v budoucnu naprosto zbytečné, protože mandatorní výdaje budou tvořit drtivou část toho rozpočtu a Poslanecká sněmovna, respektive ministr financí nebude mít cokoliv přerozdělovat. Doufal jsem, že když vznikla Potůčkova reforma, Potůčkova komise, která se měla zabývat tématem penzí, očekával jsem, že to nebude pouze pro alibi toho, že se zruší penzijní reforma předchozí vlády, se kterou jste nemuseli souhlasit, která jistě nebyla dokonalá, nicméně očekával jsem, že za ty čtyři roky přijde současná vláda alespoň s návrhem nějaké penzijní reformy, se kterou bychom třeba nemuseli souhlasit. Mohli bychom k ní být stejně kritičtí a stejně tvrdí, jako jste byli vy k penzijní reformě, kterou provedla předchozí vláda. Nicméně Potůčkova komise neudělala vůbec nic, než že Jestli máte nějaké téma, které chcete řešit, požádám vás, abyste šli do předsálí, požádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte. Děkuji pěkně. Čili Potůčkova komise posloužila pouze jako alibi k tomu, aby se zrušila předchozí penzijní reforma, a nepřišla ani s náznakem toho, jak ten trend, o kterém jsem tady hovořil v číslech, řešit. Vůbec nezpochybňuji to, že senioři jsou skupina, které bychom přidávat měli.

A pokud budou v této Sněmovně přibývat pouze návrhy tohoto charakteru, čili dílčí, které neřeší jakýkoliv systémový prvek důchodového systému, tak prostě dojdeme k tomu, že vláda nebude mít peníze na to vyplácet důchody mladším generacím, a aniž by cokoli udělala, tak vlastně přispěje k tomu, že bude existovat rovný důchod pro všechny a na většinu výdajů spojených s neaktivní částí života si dnešní mladší generace budou zkrátka muset naspořit sami. Anebo přiznejte, že s žádnou reformou nepočítáte, že chcete tento trend dále prohlubovat, ale pak nám řekněte, kde na to chcete vzít. A ptám se pana premiéra prostřednictvím pana předsedajícího, jestli bude zvyšovat povinné odvody ze mzdy, které jsou v ČR jedny z nejvyšších. Anebo jestli chcete zvyšovat daně, protože v jedné chvíli se předseda důchodové komise pan profesor Potůček přeřekl, nebo možná nedával dost velký pozor, ale přiznal, že u nás jsou majetkové daně nižší, než je průměr OECD, a že je to ta cesta, v rámci které lze získat dodatečné výdaje na důchody. Tak nám to řekněte férově, že penzijní reformu nechcete dělat, že chcete zvyšovat daně, a řekněte nám, jestli to budou daně majetkové, nebo jestli budete zvyšovat dál už tak vysoké odvody, které zatěžují naši práci. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec Svoboda, připraví se paní poslankyně Pekarová. Dobrá, pan poslanec Svoboda ruší svou přihlášku. Paní poslankyně Pekarová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak já se ještě jednou o to pokusím a poprosím, velice pěkně prosím prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem, pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Tak zkusme trošku zrekapitulovat toto volební období, a co tato vládní koalice udělala v oblasti důchodů.